Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji druhý jednací den 70. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde srdečně vítám. Všechny jsem vás nyní odhlásila a požádám vás, abyste se opětovně přihlásili svými registračními kartami, případně abyste mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní.

A já vás nyní, kolegyně, kolegové, požádám o ztišení. Děkuji. Dnešní jednání bychom měli zahájit pevně zařazenými body z bloku zákony třetí čtení.

Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze.

Mám zde přihlášku pana předsedy Cogana stahuje.

Děkuji za slovo. Dobré ráno. Dnes ráno jsem se zúčastnil výboru pro evropské záležitosti, kde pan premiér obhajoval svůj mandát.

Proč?

A za druhé jsem požádal pana premiéra, aby změnil pozici České republiky z hlediska tohoto migračního paktu.

A samozřejmě zopakoval ty nepravdy o migraci. Včera tady paní ministryně Černochová dnes tu není mluvila: fakta, fakta.

A tady je titulek: Pokud nebudeme přijímat uprchlíky, nemůžeme je vracet, říká Babiš. To má logiku. To pochopí i tady děti, co přišly. Podstata nového návrhu migrační politiky Evropské unie je nesmyslná. Ano, nesmyslná!

No není stejná! Já už nevím.